Konkrétně ve Zlínském kraji bylo ovšem vedení kraje rozhodnuto aplikovat opatření elektrickým ohradníkem či pachovými zradidly, což, jak se nyní ukazuje, nebylo správné řešení. Dle informací odborníka na zemědělství pana Františka Havláta, který se celou problematikou zabývá, je potřeba celou nakaženou zónu co nejrychleji oplotit a okamžitě zamezit dalšímu šíření nebezpečné nákazy.

Pane premiére, máte pět minut na odpověď. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Všechna pozitivní divoká prasata pocházejí z relativně malého území dvanácti sousedících katastrů.

Kolem zamořené oblasti byla vymezena oblast s intenzivním odlovem, takzvaná nárazníková oblast.

Všechna odlovená divoká prasata byla vyšetřena se negativním výsledkem na AMP. Nákazu se daří udržet na malém území díky kombinaci řady opatření pružně reagujících na vývoj situace. Na jejich realizaci spolupracuje kromě Státní veterinární správy řada dalších subjektů, kraj, místní samosprávy, myslivecká sdružení.

Prosím, pane poslanče. Mezitím mi dovolte přečíst omluvu. Prosím, pane poslanče, máte minutu.

Děkuji a slovo má předseda vlády, Andrej Babiš. S další interpelací vystoupí pan poslanec Jan Čižinský, který byl vylosovaný na šestém místě. Je to poslední interpelace na pana premiéra. Děkuji za slovo.

Ta žádost byla podána před dvěma roky, ale zatím nebyl azyl žadatelům udělen. Přitom ze zákona je nejdelší možná lhůta 18 měsíců. Máme podezření na neoprávněné průtahy ze strany Ministerstva vnitra na požadavky na doplnění dokumentace, které z povahy věci nelze doplnit. Pokud je uváděno pronásledování politické a náboženské, tak z povahy věci se velmi těžko dokumentuje.

Žádáme vás tedy o vyjádření, jaký je aktuální stav projednávání žádosti čínských křesťanů o udělení mezinárodní ochrany v České republice.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. No tak ty žádosti o mezinárodní ochranu, azyl čínských křesťanů... Správní řízení ve věci mezinárodní ochrany skupiny žadatelů čínské státní příslušnosti, které vede Ministerstvo vnitra, je v současnosti ve fázi před vydáním rozhodnutí. Podle informací Ministerstva vnitra byly již shromážděny veškeré zákonem požadované podklady a aktuálně se připravují jednotlivá správní rozhodnutí, která však s ohledem na značný rozsah jednotlivých spisových materiálů vyžadují dostatek času. Není pravdou, že by byly překročeny příslušné lhůty, jak bylo uvedeno v interpelaci. Zákon o azylu umožňuje u složitých případů prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí.